Děkuji panu poslanci Lankovi. Hezké dobré poledne. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Vít Kaňkovský.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, už tradičně načítám pozměňovací návrh, který se týká rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 MPSV transfery na podporu reprodukce majetku. Jde o program rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Tento program se snaží investičně podporovat provozovatele sociálních služeb, a to jak ty, které zřizují kraje, tak ostatní poskytovatele. V minulosti padly výtky, že by toto měla být prioritně starost krajů, avšak tento názor neobstojí.

Zásadním důvodem, proč navýšit rozpočtovou částku na tento program, je fakt, že stále zůstává nemalé procento zařízení sociálních služeb, které neodpovídají současným standardům a bohužel dále zastarávají. Dalším důvodem je pak fakt, že po přechodném snížení požadované výše částky, o kterou jednotlivé subjekty na MPSV z tohoto programu žádají, tak v roce 2016 se požadovaná částka vyšplhala na 2 mld. korun, přičemž se v tuto chvíli jedná o 120 neuspokojených žádostí. K dalšímu navýšení zcela jistě dojde počátkem roku 2017, kdy žádosti jsou předkládány vždy do 15. 3. příslušného kalendářního roku.

Aby se alespoň nejnutnější investice v sociálních službách mohly realizovat, je potřeba částku povýšit alespoň na hladinu 450 mil. korun.

Rozpočtové krytí navrhuji v rámci stejné kapitoly 313 MPSV, kdy o stejnou částku navrhuji ponížit rozpočet specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti.

Proto snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti je logické a nemělo by se negativně projevit v rámci kapitoly 313 MPSV. Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že v letech, kdy se ekonomice daří, je naší zásadní povinností investovat, a to investovat do různých oblastí. Vzhledem k demografickému vývoji by to zcela logicky mělo být i do sociálních služeb. Stejně tak podporuji změny v rozpočtu, které zde přednesly mé kolegyně, kdy navrhují navýšení prostředků na platy pracovníků v sociálních službách. Tyto dva záměry se vhodně doplňují. Bez adekvátních platů budeme mít zejména v pobytových sociálních službách čím dál závažnější personální problémy. A investice, zlepšení prostorových podmínek a zkvalitnění vybavení v sociálních službách přece poslouží klientům sociálních služeb, o které jde v prvé řadě, ale také ulehčí v těžké práci pracovníkům sociálních služeb, o což nám musí jít neméně. Bez kvalitního, motivovaného a v práci spokojeného personálu nelze zajistit kvalitní péči v sociálních službách. Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zemkovi. Děkuji, pane místopředsedo.

A proč navrhuji tuto položku? Protože po zkušenostech z minula je reálný předpoklad, že zde bude dostatek disponibilních finančních prostředků, tedy bude ve skutečnosti z této položky méně čerpáno a bude moci být tato částka vykryta. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Grospičovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský ještě.

Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.